Předložené usnesení uvede předsedkyně rozpočtového výboru, paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Nebudu celé usnesení číst, protože ho máte písemně. Jenom bych připomněla ty nejdůležitější termíny, a sice že rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna stanoví harmonogram projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 a jeho kapitol, včetně vztahů státního rozpočtu k rozpočtům státních fondů v roce 2020, dále státní závěrečný účet takto:

Tato lhůta je stanovena ze zákona. Rozpočtový výbor projedná já se omlouvám, kolegyně, kolegové, nemám tak silný hlas.

Máte úplnou pravdu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid. Přestávalo být slyšet to, co nám paní předsedkyně říká. Děkuji vám. Prosím, pokračujte. Já vám také děkuji a budu pokračovat.

Poslanecká sněmovna jedná o státním závěrečném účtu a o usnesení rozpočtového a kontrolního výboru na schůzi Poslanecké sněmovny od 14. září 2021.

Kapitoly státního závěrečného účtu včetně vztahu státního rozpočtu k rozpočtům státních fondů v roce 2020 jednotlivým výborům Poslanecké sněmovny. Následuje rozpis, který já zde nebudu číst, pokud nebude námitek. Dostáváme se k závěru usnesení, ve kterém doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zařadit vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 do návrhu pořadu zářijové schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která bude následovat po skončení jednání výboru podle tohoto přikázání. Toto je podstatná část z návrhu usnesení rozpočtového výboru. Děkuji paní předsedkyni. Prosím, aby se mnou sledovala od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu. Všeobecnou rozpravu otevírám. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo po všeobecné rozpravě paní předsedkyně nemá. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

Návrh usnesení zazněl ve vystoupení paní předsedkyně. Myslím, že je vše jasné. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen. Děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru a končím projednávání tohoto bodu.